A v případě, že na ně neodpověděl, pane ministře Bartoši, tak zdali tedy budete přesto, strana Pirátů, hlasovat pro důvěru této vládě, když říkáte, že to musí vysvětlit.

Ano, a v podstatě myslím, že jinak všechno bylo řečeno. Jak víte, tak my samozřejmě takové vládě důvěru dát nemůžeme. Programové důvody i tyto další důvody jsme probrali, a já bych tedy požádal ministra Bartoše, aby to upřesnil.

Prosím, pane premiére. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já jsem zahájil tuto dlouhou debatu včera v 9 hodin ráno a velice pečlivě jsem poslouchal všechny názory, výhrady, výtky a poznámky poslanců opozice, poslouchal jsem je celých 22 hodin, byl jsem zde přítomen po celou tu dobu, samozřejmě s nějakými limity, které vyplývají z toho, že jsem živá bytost.

Poslouchal jsem, dělal jsem si poznámky. Oceňuji věcná vystoupení, která zde také zazněla, a celkově musím říct, že si vážím diskuse, že považuji demokracii za diskusi, nevadilo mně, že jste se vyjadřovali k našemu programovému prohlášení velmi důkladně, a oceňuji vystoupení, ze kterých jsme si mohli odnést alespoň nějaké věcné postřehy k našemu programovému prohlášení, a určitě je v naší další práci a v naší činnosti využijeme. Samozřejmě, zazněla zde ale i spousta výroků, které určitě nelze považovat za pravdivé, a já se aspoň k některým z nich krátce vyjádřím. Nedojde samozřejmě na všechny, to tady teď už dělat nebudu, za to se předem omlouvám, ale aspoň některé. Nemohu se především ztotožnit s názorem opozice, podle níž předáváte zemi ve výborném stavu. Já jsem přesvědčen, že je to právě naopak. Přebíráme zemi s nejvyššími deficity v historii České republiky. Přebíráme je po vládě, která doslova prohospodařila ekonomický růst a svou nehospodárnou politikou podpořila inflaci, za kterou nás nyní úplně absurdně kritizuje. Nemohu ani souhlasit s tezí, že jsme to byli my, kdo vzal lidem jejich peníze na zvýšení platů. Peníze lidem vzala minulá vláda.

A připomenu vám ještě jednou vaše slova.